Nebo je to strach, strach z toho, že nadnárodní korporace vyvinou tlak na vládu formou Evropské unie? Ano, něco na tom určitě bude. SPD, kdyby bylo součástí vládní konstelace, tak přesně budeme provádět ty kroky, o kterých tady hovořím, a budeme na ně tlačit.

A protože ten dluh je skutečně astronomický, tak občané prostě mají právo vědět, proč a za co vláda bude utrácet, a hlavně jak hodlá dluh následně splácet, což je další oblast, která nebyla dostatečně tady rozebrána.

Blíží se volby, rozdají se prostě pokud možno všem možným peníze, ale potom vlastně přijde další vláda, a najednou ty peníze v podstatě nejsou a zase se každý vymlouvá a pak se tady dohadujeme.

Slušným a pracujícím, to je důležité zdůraznit. Takže vláda v podstatě mlčí o tom, jak třeba i následně ten dluh splácet. To znamená, plán vlády je takový, že co jednou rukou firmám a lidem rozdá, tak jim v následujících letech zase stejně sebere. A to je potřeba si říci.

Tak já budu skutečně velmi stručná, pane předsedo Okamuro.

Takže jenom to bych si dovolila poznamenat, že to prostě není možné.

No a důchody, my jsme nikdy neřekli já jsem to moc nepochopila že by se snižovaly důchody.

Prosím, pane poslanče. Tam je problém v tom, že vy prostřednictvím pana předsedajícího navrhujete, aby se jednostranně zasáhlo do rozpočtu, aby se snížily ty rozpočtové kapitoly, ale bez toho, aby k tomu proběhla ta změna příslušných zákonů nebo mezinárodních smluv. Takže nejprve je potřeba vyjednat to, že bychom platili méně, a asi bychom následně i méně dostávali. To by naopak vedlo k tomu, že buď by nám přestali proplácet projekty, anebo bychom to zaplatili na úrocích. Ani jedno rozhodně není pro české občany výhodné. Děkuji. A nyní tedy s faktickou poznámkou pan místopředseda Okamura. My jsme se dvakrát neposlouchali a jednou padla polovičatá informace. Za prvé jsem neřekl, že nebude na důchody.

To znamená, vy řeknete jenom ty dotace, kolik se tam posílá peněz z peněz českých občanů a kolik přijde formou dotací, ale už do toho nezapočítáte další vícenáklady, které stojí obrovsky, i ty české firmy, na tom, když implementují různé regulace, nařízení, směrnice a podobně. Takže je potřeba k tomu přinést ten komplexní pohled. A navíc je tady ještě jedna věc. No já už mám jenom dvě sekundy.

Děkuji za slovo, pane předsedající, a velmi stručně reakce na slova mého předřečníka. Vy říkáte regulace a mícháte tam nějaké miliardy, ale přece když tady máme třeba čistší vzduch, protože podle norem, které jsme si společně schválili v Evropské unii, jsou přísnější podmínky na znečištění, to je přece pro naše občany výhodné. My chceme, aby měli čistší vzduch. Děkuji a reagovat bude pan místopředseda Okamura s faktickou poznámkou. Prosím.